Tady nezazněla jedna věc a to je zkušenost z jiných demokratických států. Předpokládám, že řada z vás byla ve Velké Británii.

Tak já také děkuji. Mám tady ještě nějaké faktické poznámky, takže prosím pana poslance Plzáka. Dvě minuty, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych zareagoval na předpředřečníka. Já jsem poslouchal jeho vyjádření a já jsem tomu moc nerozuměl. Já jsem tomu rozuměl tak, že si popletl veřejný prostor a domácí prostředí.

Takže nezaměňovat domácí prostředí a veřejný prostor, který můžeme regulovat. Tak já také děkuji. Prosím pana poslance Kalouska s faktickou poznámkou.

Dvě minuty, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Já děkuji. Mám tady další faktické poznámky.

Prosím, pane poslanče. Já bych chtěl reagovat na pana poslance Plzáka vaším prostřednictvím, pane předsedající. Je rozdíl mezi veřejně přístupným prostorem a veřejným prostorem. Já také děkuji. Prosím, pane poslanče. Vážené dámy, vážení pánové, já to jenom doplním přesnou definicí z Wikipedie: Veřejný prostor nebo veřejné prostranství jsou prostory, které jsou přístupné veřejnosti. Pozor teď: Typicky vlastněné veřejností, to je státem nebo obcí. Logické je, aby ten prostor byl označen, jestli je kuřácký, nebo nekuřácký.

Děkuji za pozornost. Tak já také děkuji. Já navážu na své dva kolegy. Hospoda, která patří někomu, není žádný veřejný prostor.

Děkuji. Prosím pana poslance Dolínka a připraví se paní poslankyně Válková. V tuto chvíli: Jak skončila kasina a výherní automaty na Praze 6?

Není tomu tak. Nedělejme nové problémy!

Já také děkuji. Prosím paní poslankyni Válkovou, připraví se pan poslanec Klaus.

Protože pak skončíme přesně, jak velice dobře tady vyjádřil přede mnou pan poslanec Dolínek vaším prostřednictvím, pane místopředsedo. Tak jestli budeme tímhle způsobem předvádět české veřejnosti, jak se hádáme o těch nejdůležitějších věcech a ty skutečně důležité necháváme stranou, tak pěkně děkuji. Aspoň já jsem ho nechtěla určitě. Prosím pana poslance Klause.

Děkuji. Tím jsme vyčerpali faktické poznámky a nyní mám přihlášeného do rozpravy pana ministra Vojtěcha. Prosím, pane ministře.

A z mého pohledu bohužel často skutečně bylo vidět, že spíše ti, kteří podporují tento návrh, vycházejí z nějakých svých dojmů, pocitů, bez nějakého jasného zdůvodnění. Zkusím tedy aspoň krátce něco k tomu říct a případně vyvrátit. Otázka domovní svobody, jak tady bylo řečeno, také úplně tomu nerozumím. Nebo otázka toho, že si každý může ve své hospodě dělat, co chce a co uzná za vhodné. Podívejme se, jaká je aktuální situace.

Nikoliv! Každá hospoda podléhá kontrole hygienické služby, Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Už dneska hospody jsou pod přísnou kontrolou. To není pouhý nějaký soukromý prostor, kde si může každý dělat, co chce. Pokud se něco takového zjistí, tak tu hospodu okamžitě zavřou nebo jí dají obrovskou pokutu. Druhá věc. Otázka toho, jak to tedy má dopad na hospody, případně jak zavírají hospody a podobně.

Nejméně za posledních pět let.